Není konzervativní přeměnit nadpoloviční část Šumavy na divočinu a riskovat tím, že tímto postupem bude na divočinu přeměněna celá Šumava.

A jednání probíhala podle tehdy platných právních předpisů.

To se nestalo.

V tuto chvíli děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, pane poslanče.

To myslíme vážně, že to dobře dopadne?